Děkuji.

Děkuji za tento dotaz.

Proto jsem si dovolil požádat vládu, aby nám upřesnila tyto úkoly. Jestli vám, pane kolego, stačí toto vysvětlení, jak jsem to myslel? Děkuji. Ještě paní ministryně.

To není žádné zneužití. Takhle já vnímám vaše slova a to vaše volání po míru. Prostě je to zcela jednoznačné, tak abychom měli všichni jasno, o čem hlasujeme, a my všichni z ostatních stran a hnutí měli jasno, jak to vy vidíte, tu situaci. Nyní paní ministryně.

Pomáhají tam naši vojáci s logistikou, to je také součástí toho mandátu.

Hlavní jednotky nabízené spojenci jsou ale už v tuto chvíli známé, vyjednávání lze očekávat ohledně jednotek a prvků bojové podpory a logistiky.

Myslím, že jsem odpověděla velmi podrobně na otázky. Děkuji, paní ministryně. Ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Ondřej Lochman. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, já bych také jenom chtěl reagovat vaším prostřednictvím na pana kolegu Kobzu.

Děkuji. S přednostním právem pan poslanec Fiala.

Vždyť je dobře, že všichni budeme vědět, co tam ti vojáci budou dělat, abychom na to mohli přece relevantně odpovědět, když se nás novináři budou ptát. Tak co na tom je, že SPD se ptá na to, co tam ti vojáci budou dělat, jak budou vyzbrojeni, jaká bude jejich funkce a podobně? A já děkuji paní ministryni, že nám to vysvětluje.

Samozřejmě že chceme, aby ti vojáci bránili Slovensko, Českou republiku a teritorium střední Evropy, takže my jsme s tím v pohodě. Ale přece to, že chceme vědět, jak budou organizováni, co tam budou dělat, jakou budou mít výzbroj a že chceme třeba vědět, že nepůjdou na Ukrajinu jako část vojsk NATO, aby nedošlo k nějaké další eskalaci konfliktu, to přece je naše právo. My se prostě budeme ptát. Také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do všeobecné rozpravy? Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě všeobecnou rozpravu končím. Paní ministryně, chcete si vzít závěrečné slovo? Není tomu tak. Přistoupíme k rozpravě podrobné.

Děkuji za slovo a já bych se chtěl plně odkázat na usnesení výboru pro obranu ze 7. schůze ze dne 10. března letošního roku a usnesení číslo 25. Já vám děkuji. Usnesení jsem si připravil a následně ho pro pořádek přečtu. Táži se, zda někdo další se hlásí ještě do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, v tom případě končím podrobnou rozpravu. Ptám se, zda v tento moment si chce paní ministryně, případně pan zpravodaj vzít závěrečné slovo? Není tomu tak. Budeme nyní tedy hlasovat o přednesených návrzích.